Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Schillerové, zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje

Já děkuji za zprávu a nyní otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak, paní zpravodajka také ne. Takže nyní přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Dříve než spustím hlasování, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 292, přihlášeno 118 přítomných, pro 114. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a končím čtení tohoto bodu.